Máte slovo. Děkuji a přeji vám dobrý večer, vážení kolegové. Řekl bych to takto to se vám to hlasuje, když vám stačí prostá většina. Ale teď od tohoto hlasování budeme potřebovat většinu ústavní, tak bych poprosil třeba pana předsedajícího, kdyby to dal na vědomí, že majíli teď ty návrhy projít, potřebujeme 120 nejenom přítomných, ale aktivně hlasujících pro. Tak na to upozorňuji, protože vám předkládám vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Římského statusu Mezinárodního trestního soudu. Ta změna se týká zločinu agrese. Dovolte, abych připomněl, že Mezinárodní trestní soud je založen zakládající smlouvou, nebo Římský statut je založen smlouvou Mezinárodního trestního soudu. Mezinárodní trestní soud sídlí v Haagu a jeho role je taková, že je oprávněn soudit jednotlivce za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v případě, že stát, který je signatářem statusu, není schopen nebo není ochoten ty zločiny stíhat sám. On dokonce ten zločin byl vyjmenován v zakládací listině, nicméně problém byl, že se nedařilo agresi definovat.

Pro vaši informaci, agrese je nyní definována tak, že to je zločin plánování, přípravy, zahájení nebo provedení útočného činu, který svým charakterem, závažností představuje zjevné porušení Charty OSN, a to osobou v postavení, které jí umožňuje efektně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce. To znamená, že to musí být osoba dostatečně politicky silná na to, aby ji bylo možné z něčeho takového, jako že vyvolá agresi, obvinit. V souvislosti s touto změnou byla i přijata příslušná novela trestního zákoníku. Nebudu je tady vyjmenovávat všechny. Hlavní je to, že se jedná o návrh na ratifikaci prezidentské smlouvy podle čl. 10a Ústavy, to znamená, jak jsem řekl v úvodu, potřebujeme ke schválení ústavní většinu Poslanecké sněmovny. Pokud to nebudeme nijak diskutovat, což si myslím, že by neměl být problém, tak bych hlavně poprosil, aby se zazvonilo. Já vám děkuji, pane ministře.

Vypadá to, že pan poslanec Šarapatka není přítomen, tak poprosím zástupce.